nastavljamo rad po tačkama dnevnog reda. Reč ima narodna poslanica Mirjana Dragaš. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, da nastavimo sa današnjim radom. Pred nama se danas nalazi set od četiri zakona koji regulišu na bolji, odgovorniji i jeftiniji način deo poslova iz aparata državne uprave, odnosno položaj i rad državnih službenika. Kada govorim uopšte o poslovima u okviru državne uprave, pod tim podrazumevam u stvari sve od lokalne samouprave do rada republičkih organa i tako ću se u odnosu na to ja odnositi. U svakom slučaju, treba dobro pohvaliti ove predloge i Socijalistička partija Srbije će glasati za ove zakone koji su predloženi. Videla sam iz predloga prijavljenih za diskusiju da jedan broj poslanika će govoriti protiv ovih predloga zakona i da u tom smislu će tako i glasati. Kada sam to uočila, pitala sam sebe šta znači danas biti protiv ovih predloga zakona, da li i to znači opredeljivanje za stanje kakvo je danas ili možda još i gore od toga, a to znači da se povećava broj zaposlenih, stalno povećanje tog broja koji ide bez kriterijuma, znanja i struke, stvaranje novih službi, agencija, fondova, za koje neke i ne znamo kao građani da postoje, a pri tome položaj zaposlenih u njima često je različit od onih zaposlenih u državnoj upravi, pre svega mislimo na ministarstva i smatram da je takvo stanje inače nedopustivo. Mi imamo situaciju u takvim institucijama da direktori novoformiranih agencija, fondova itd. nekoliko puta imaju veću platu, pa i zaposleni u odnosu na plate ministara. Lično smatram da su poslovi ministra, predsednika Vlade i predsednika države itd. najodgovorniji poslovi u zemlji i, po meni, trebalo bi ih tako i kroz plate i valorizovati i ocenjivati. U svakom slučaju, o tome je više govorio naš ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe gospodin Milisav Petronijević i ja se dalje neću time baviti. Ovo je samo u smislu određene napomene. Dakle, kada je reč o ovim predlozima zakona, ja sam za to da se oni usvoje, da te promene idu što brže i što pre, jer državna uprava mora da je efikasna, kvalitetna, kvalifikovana, odgovorna i, pre svega, na usluzi građanima i čitavom privrednom i ostalom sistemu. Naime, građani kada govore o državnoj samoupravi, veoma često je doživljavaju kroz njenu sporost da se odgovori na njihove zahteve, da se odgovori na potrebe, da se izdaju određena uverenja, da se daju određena uputstva itd, pa i do takve situacije u kojoj se srećemo svakodnevno kada odlazimo nešto da obavimo u ove institucije, dolazak do samog šaltera, tu se, naravno, iz onog popularnog vica sreće obično Mica ubica koja stalno iznalazi nove i nove zahteve i stvara situaciju da je zaista utisak građana da je ta državna služba u stvari neefikasna, da je spora i da oni gube veliki broja sati čekanjem u redovima itd. i dolaze u situaciju da svoj posao ne mogu da urade i obave kvalitetno i na vreme. Nekada je državna uprava u našoj zemlji bila dobro organizovana. Jasno se znalo šta ona radi, šta je osnovno, koje su njene funkcije, ko kome odgovara, kako i kolike su plate i kakvi su nivoi rada, stepeni kvalifikacija itd. To nije bilo tako teško, jer je u to vreme bio organizovan dobra, razvijen, raznorodan i efikasan realni sektor koji je radio i proizvodio. Postojao je, po mom utisku i jednom osećaju koji imam iz tog vremena, jedan odgovarajući, pravilan, što bi rekli, prirodni balans između zaposlenih u realnom sektoru i onih zaposlenim u državnoj upravi. Ljudi su se ravnomerno zapošljavali i na jednoj i na drugoj strani u oba sektora, školovali se, takođe, ravnopravno za oba sektora, ostvarivali u oba sektora takođe i pravo na penziju. Imamo i taj podatak da je u državnoj upravi Srbije pre 2000. godine biloskoro 9.000 zaposlenih, a država je u to vreme žestoko kritikovana da ima preveliki broj zaposlenih u državnoj upravi, da su to aparačici koji su u funkciji samo jednog određenog sistema, da je taj sistem preglomazan i neefikasan. Danas, međutim, 14 godina posle toga, u Srbiji imao preko 30.000 zaposlenih u državnoj upravi, a neki kažu i znatno više, skoro 40.000 do 50.000, što prosto ne verujem da je tako, jer duplo veći broj ljudi u stvari ukazuje na jednu neverovatnu situaciju, da mi nemamo tačan podatak koji je broj zaposlenih i koje su to vrste službe, a samim tim onda u kakvom su sve oni statusu, pri tome za ovih 14–15 godina imamo situaciju da je država sve manja i siromašnija. Kako je do toga došlo? Privreda je za ovih 14-15 godina pod idejom privatizacije uništena, ljudi su ostajali bez posla, prelazili na tržište rada, nažalost, bez efekta i bez mogućnosti da nađu nov posao. Posledica toga jeste da je rastao ovaj državni sektor kao jedina mogućnost za zapošljavanje ljudi bilo mladih ili onih koji su u međuvremenu ostajali bez posla ili na neki drugi način im je bilo potrebno novo zaposlenje. Nama se u državi dogodio veliki broj nezaposlenih i socijalno ugroženih. Mladi koji su završavali svoje škole i studije u Srbiji su u ovom periodu ostajali bez perspektive i mogućnosti da se zaposle. Odlaze i odlazili su iz zemlje, a tu se onda otvaraju dva veoma velika problema. Jedan je radni i stručni, jer ono što je najbolje4 i sa najvećim obimom i kvalitetom i kvalifikacijom, najboljim znanjem odlazi iz zemlje. Mislim da u tom stručnom smislu postajemo hendikepirana država. S druge strane, imamo i demografski problem o kojem neću sada posebno govoriti, ali se zna na šta se odnosi. Kada nekoliko stotina hiljada mladih ode iz zemlje onda se javi i pitanje da nema obnavljanja stanovništva, nema reprodukcije itd, problemi sa kojima se Srbija danas otvoreno susreće. U takvoj situaciji penzioneri koji imaju jedino redovno primanja u suštini su došli u situaciju da izdržavaju mlade. U takvim odnosima i obrazovanje i interesovanje za obrazovanje različitih struka je promenjeno, tako da danas mladi najčešće žele da postanu menadžeri, PR raznih službi i druga vrsta zanimanja su zanimanja koja ih interesuju, tako da nemamo više valjanih stručnih proizvodnih kadrova, jer nemaju ni gde da se zaposle, nema majstora koji bi takvu jednu situaciju pomogli itd. U državi upravo očekujemo da rade obrazovani, stručni i odgovorni kadrovi, koji čine ovu službu dobrom i efikasnom. Očekujemo da ona bude stub društva koji je u službi i države i privrede i građana. Zato je dobro što se ove promene već danas prave. Predlog ovog seta zakona za nas većinu koji smo se danas javili da raspravljamo, a i kako je sama ministarka u obrazloženju zakona rekla, je samo početak. U svakom slučaju, pozdravljam ovaj napor, pozdravljam sam cilj i rešenost. Naravno, pošto je i ministarka došla, želim lično da izrazim zadovoljstvo što njeno znanje i iskustvo i pre svega energija koju ima će biti utkana u ove predloge koji su i danas ovde, odnosno i sve buduće promene, a prema strategiji o kojoj je već bilo reči i koja je pominjana, očekuju nasvelike promene, naročito u 2015. godini. U svakom slučaju, gospođo ministarka, vaša stolica jeste vruća. Gotovo bih je uporedila sa sektorom privrede, da izdvojim posebno sektor finansija za koji smatram da je odgovornost ministra ono čega je malo ili čega nema, što je teško. U ove dve oblasti u privredi stvoriti jedan ambijent i obezbediti razvijanje proizvodnog sektora, obezbeđivanje zaposlenosti, što je nasušni problem Srbije, njenog opstanka i njene budućnosti. Svakako jeste veliki zadatak, ali jednako sa tako velikim zadatkom smatram i reformu državne uprave. Promene o kojima je danas reč usklađuju položaj radnika u državnoj upravi sa usvojenim zakonima o radu i drugim zakonima koji su u međuvremenu u Srbiji doneti, kao i zakonima iz EU. Jedan od posebnih setova usaglašavanja naših propisa sa propisima EU upravo će biti i ovaj sektor, tako da velika pažnja tome treba da bude posvećena. Međutim, kada govorimo o promenama koje se stvaraju kod nas, ja želim da istaknem i želim, pre svega, da verujem da mi to treba da uradimo i da to radimo radi sebe samih. Nije cilj sam nama, niti mi je moralno opravdanje, niti doživljavam to na takav način da to radi drugih. Svi naši napori u ovom vremenu moraju da budu usmereni ka tome da budemo odgovorni prema državi Srbiji, da budemo odgovorni prema našem narodu, prema samima nama i odgovorni prema onome kakvo ćemo lice Srbije ostaviti sutra za buduće generacije. Želim Srbiju koja će biti razvijena, u kojoj će postojati mogućnost za zapošljavanje mladih, koji će biti školovani za rad u sopstvenoj zemlji i koji će samim tim obezbediti njenu budućnost i trajanje na jedan kvalitetan način, na ponos, naravno, svih građana. Kada kažemo državna uprava, mislim na sve službe po vertikali, od lokalne samouprave do Republike i želim da tu istaknem, da pored onoga što je jedno opšte shvatanje, jedan opšti utisak, da ima preveliki broj zaposlenih, da je pitanje u nekim slučajevima brzine i efikasnosti tih službi, da se u nekim situacijama srećemo sa problemima nedovoljne kompetentnosti zaposlenih u toj službi, da se srećemo sa pitanjem i problemima njihove nedovoljne motivacije posle naročito dugo godina rada u tome itd, želim da kažem da upravo u tim službama takođe ima veliki broj dobrih stručnjaka, entuzijasta, ljudi koji znaju svoj posao. Čak sam sa nekoliko takvih izrazitih velikih stručnjaka sam imala priliku i zadovoljstvo da radim, gde sam videla da oni i posle odlaska u penziju budu pozivani u vidu gostujućih saradnika ili na neki drugi način, naravno, na volonterskoj osnovi, da budu učesnici u izradi novih zakona ili propisa. To pokazuje da su oni čitav svoj radni vek u stvari bili posvećeni kvalitetnom radu u svojoj službi i imali su veliku motivaciju da taj nivo kvaliteta održe do kraja. Međutim, gledajući ove zakone sada i gledajući stepenovanje stručne spreme prema određenim nivoima rada i zapošljavanja u državnoj upravi i broja godina koji je potreban za pojedini nivo rada, gledajući npr. od mlađih saradnika, pa do savetnika itd, vidimo da je, rekla bih, razvijena motivacija za mlade ljude koji se tu zapošljavaju do, recimo, sedme godine rada u toj određenoj struci. Kad dostigne sedmu godinu staža, dobija, kako sam ja razumela, neki najviši mogući administrativni status. Kako ćemo te ljude, koji upravo na najbolji način znaju sve zamke i probleme kod donošenja određenih zakonskih propisa i potrebu njihovog usaglašavanja sa svim drugim ministarstvima i oblastima rada, da bi svi zakoni bili povezani u jednu celinu, kako ćemo njih motivisati da do kraja svog radnog veka, ako se opredele da im ovo bude služba i zanat do kraja, da budu motivisani da stalno uče, da stalno napreduju u službi i da stalno tu svoju motivaciju podižu na veći nivo? Kada je o ovome reč, takođe želim da napomenem da je za rad i funkcionisanje države od posebnog značaja u svetu, a i kod samih građana, važan segment javnih delatnosti, obrazovanje i zdravstvo, na koji ubuduće u okviru ukupne reforme državne uprave, državnog miljea kompletnog, treba da bude, po meni, usmerena ogromna pažnja, jer u okviru zdravstva i u okviru školstva rade profesije koje su od ugleda, ali nedovoljno vrednovane i kroz plate, ali i nedovoljno poštovane, pošto se niz stvari kvalitetnih derogiralo u poslednjim godinama života, onda ispada da smo u stvari spustili nivo njihovog ugleda i samom platom, ali i njihovog odnosa. S obzirom da oni na jedan kvalitetan način utiču na vaspitavanje mladih generacija, pre svega kada je reč o školama i profesorima, ili na lečenje i zdravstvenu sigurnost naših građana, kada je reč o lekarima, smatram da tim zanimanjima ubuduće treba posvetiti mnogo veću pažnju, da ne bude ono da njihova zanimanja zvuče, a ne zveče, to treba usaglasiti itd, i time ostvariti odgovarajući uticaj i položaj ovih profesija, ali istovremeno i obezbediti njihovu edukativnu, da tako kažem, funkciju i ulogu.

U odnosu na ono šta bi sve trebalo i šta očekujemo jesu relativno male, ali ja ih ne bi ni malo potcenjivala, jer one predstavljaju uslov da bi mogle da se obavljaju i ove druge. Na primer, meni su bili najkarakterističniji ciljevi koji su istaknuti na ovaj način: obezbediti jedinstvo sistema u radu organa i ustanova, ujednačiti ravnopravni položaj zaposlenih u njima, preciznije, smanjiti rashode, dalje, unapređenje službeničkog sistema, pojednostavljenje procedure prijema, pojednostavljenje postupaka u vezi sa ocenjivanjem rada. Tu je bilo reči o tome da treba obezbediti i postojanje kriterijuma koji bi bili jasni kada je o tome reč itd. Zatim, vrši se usklađivanje uslova za obavljanje poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i uslova za obavljanje poslova na položaju. Vrši se usklađivanje uslova za obavljanje poslova u okviru zvanja. Obezbeđuju se uslovi za rad i funkcionisanje organa uprave u punom kapacitetu do popune radnih mesta. Uvodi se institut v.d. vršenja službe za rad na određenom radnom mestu. Povećava se status načelnika upravnog okruga u skladu sa izmenama Zakona o državnoj upravi. Obezbeđuje se jedinstvo sistema u radu organa, organizacije u službi. Vrši se ujednačavanje radno-pravnog položaja zaposlenih i vrši se posebno stručno osposobljavanje, što smatram posebno važnim, stručno osposobljavanje, koje podrazumeva jedno od stvari ili kvaliteta na koje treba svi da se što više navikavamo u ovom modernom vremenu. Naime, ne može škola biti jednom završena za svagda. Prosto, ovo moderno vreme i vreme elektronskih komunikacija sve vrste poslova upozorava i upućuje na to da se svakodnevno mora učiti. Ali, kada je reč o državnoj upravi, mislim da je tu posebno to izraženo i ta vrsta obaveze i odgovornosti naročito mora da bude prisutna. Kada je reč o ovom setu zakona, smatram da treba biti usvojen, da treba dati podršku i da treba dati ministarki svaku drugu vrstu podrške da ono što je planirano za 2015. godinu bude obavljeno, njenim saradnicima da istraju u ovom poslu, zajedno sa svojim znanjem i kvalitetima koje neposredno imaju i da poduče u tom pravcu i mlade generacije. Reč ima narodni poslanik Jovan Marković. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, uvažene kolege narodni poslanici, smatram da u svakom poslu, a posebno u poslovima koji su vezani za vođenje države i državnih institucija, važno je da postoji kontinuitet. Smatrao sam da sa vašim izborom u Vladu Republike Srbije vi možda imate najveću težinu, jer imate možda najveću obavezu, imajući u vidu vaše prethodno profesionalno angažovanje i iskustvo, da možda pokrenete tu temu i to pitanje, da li je ovom društvu u ovom trenutku potrebno da na svakom koraku, da u svakoj oblasti priča samo o reformama, da se odrekne prethodnih iskustava i kontinuiteta. Smatrao sam da, bez obzira što pripadate Vladi ili političkoj grupaciji koja je poverenje građana dobila na izborima upravo sa parolom „promene i reforme“, možda upravo vi treba da skrenete pažnju da od danas, odnosno da od formiranja ove Vlade, nije počeo svet. Kontinuitet, po meni, podrazumeva, pre svega, duboku analizu onoga što je bilo dobro i onoga što je bilo loše u prethodnom periodu. Ako biste krenuli od toga da su ljudi, pogotovo od 2000. godine, intenzivno i posvećeno radili na promenama, na reformama, na usklađivanju propisa i zakona sa evropskim standardima, onda biste zaključili da je usvajanjem Zakona o budžetskom sistemu 2005. godine, recimo pitanje lokalnih uprava, vrlo jasno, tačno i precizno definisano i pitanje finansije i nadležnosti i imovine i da je taj zakon na neki način dao prostor i šansu lokalnim upravama da se razvijaju. Ako biste izvršili tu analizu dalje, videli biste da je veliki problem nastao 2011. godine sa usvajanjem Zakona o finansiranju lokalnih uprava. Primenom tog zakona smanjeni su transferi lokalnim upravama, dodate su nove nadležnosti, ukinuta je mogućnost da ministarstva i država pomažu i finansiraju projekte koji su značajni za lokalne uprave. Dalje, 2013. godine, lokalne uprave su ponovo izložene velikim udarima, pre svega finansijskim. Tada je prethodna republička vlada ukinula transfere lokalnim upravama u iznosu od preko 25 milijardi dinara, kako bi popunila svoju rupu u budžetu. Sve je to dovelo do toga da su lokalne uprave došle na ivicu bankrota, da su sada ili u situaciji da duguju ogromne novce ili su u situaciji da povlače kredite za likvidnost. Ono što je napravljeno u donošenju tih zakona, a više je štetilo lokalnim upravama od samog finansiranja, jeste pitanje preplitanja nadležnosti. U prethodne dve godine imate velike primere, odnosno vrlo upečatljive primere, kako se javašluk javnih preduzeća, ustanova, lokalnih institucija, republičkih institucija, negativno odražava upravo na funkcionisanje tih institucija, odnosno život ljudi. Primer Užica, odnosno primer zagađenja vode od pre osam meseci i jezera Vrujci, odnosno akumulacije „Vrujci“, možda najočitije govori o tome kako kroz preplitanje tih nadležnosti ispaštaju građani. Naime, u drugoj polovini 2012. godine ukinut je novac u Fondu za zaštitu životne sredine koji je namenjen, recimo, za programe Agencije za zaštitu životne sredine i u ovom slučaju novac koji je bio namenjen za kvalitet površinskih voda, odnosno praćenje kvaliteta površinskih voda. Tvrdim da je to osnovni i najveći uzrok zbog čega je došlo do zagađenja vode i zbog čega nadležne institucije nisu na vreme i kako treba reagovale. Ako biste primenili princip kontinuiteta i rekli građanima istinu, onda biste došli i do saznanja, odnosno do tog trenutka kada biste mogli da kažete i ljudima, koji danas čine političku elitu ili vode SNS, pa i gospodinu Babiću koji ovde sedi, da nije tačno da su povećane plate 72% u javnom sektoru 2010. godine. Ovde imam podatke koji su vezani, recimo, za osnovno obrazovanje. U decembru 2007. godine nastavnik u osnovnoj školi je imao platu 32.578 dinara. U martu 2012. godine nastavnik u osnovnoj školi sa šestim stepenom je imao 39.740 dinara, što je oko 30 evra manja plata nego što je bila 2008. godine. Znači, postoje delatnosti, postoje oblasti gde nije bilo povećanja zarada i ja vas pozivam vas da možda hrabro izađete pred javnost, pa i pred ljude koji danas pokušavaju da stvore takvu sliku u javnosti i da kažete istinu, da nije tačno da je u svim oblastima, da je na svim poslovima bilo javašluka, da im kažete da nije tačno da je višak 500.000 ljudi u Srbiji koji rade u javnom sektoru i nije tačno da su svi radili loše i pogrešno u prethodnih ne znam koliko godina. Ako biste išli tim tokom i tom logikom, videli biste da je Vlada 2010. godine, takođe, usvojila uredbu kojom je zahtevala od lokalnih uprava da se naprave kriterijumi, odnosno da se poštuju kriterijumi o broju zaposlenih u lokalnim upravama, u javnim preduzećima i institucijama, i videli biste da je ogroman broj lokalnih uprava tu uredbu poštovao. Grad Užice je, recimo, primenio tu uredbu. Smanjili smo broj zaposlenih, u tom trenutku, na nekih 150 ljudi u lokalnoj upravi, a u isto vreme imate Leskovac koji je imao preko 700 zaposlenih, a to je jedno nasleđe iz prethodnog perioda. Ako bismo primenili taj princip kontinuiteta, onda bismo došli do trenutka kada bismo sa istinom izašli pred građane i rekli da nisu u pitanju, po svaku cenu, reforme koje će ići u nekom nepoznatom pravcu. U tom slučaju, vi biste mogli da se borite za prava ovih zaposlenih za koje mislim da jeste zaduženi i jeste nadležni, kao i da kažete istinu ljudima da nije tačno da sve počinje od danas. Ono što mogu da vam kažem kao primer, bili ste pre nekoliko dana u Užicu, bio sam gradonačelnik Užica od 2008. do 2012. godine u vrlo teškom periodu, vrlo teškoj krizi, jeste da smo uspeli sa okupljanjem ljudi, sa tim što sam verovao u institucije, u snagu ljudi, da završimo ogroman broj poslova, koji su godinama čekali na realizaciju, i gasovod, i deponiju, i 100 kilometara ulica, i bazen, i stadion, i carinu, kao i mnoge druge poslove. Pokrenuli smo pitanje razvoja grada sa lokalnog nivoa. Ako u ovom slučaju očekujete podršku i javnosti i zaposlenih u javnom sektoru… Još jednu rečenicu. … za koje ste nadležni, mislim da je prvi i osnovni korak da sa vizijom koju ste predstavili u planu vašeg daljeg delovanja i ministarstva, takođe, ukažete na to da postoje pozitivna iskustva, da postoji pozitivna praksa i da postoji snaga u tim institucijama koja može da odvoji dobro od lošeg.

To se desilo 2008. godine, kao što se desilo i povećanje penzija od 72%, a samo zarad formiranja vlasti, samo zbog fotelja, zbog formiranja Vlade. To je činjenica i to je fakat. To su okovi oko ruku mnogih budućih generacija. Zbog takvih neodgovornih poteza i odluka u prošlosti, moramo da sprovodimo bolne rezove u sadašnjosti da bi došli do budućnosti. To je činjenica koja ne može da se zaboravi, niti činjenica koja može da se gurne pod tepih. Nemamo problem sa teškim stvarima, ni da izađemo pred ljude i da kažemo za te teške stvari u predizbornoj kampanji i da ih sada sprovodimo. Fond za zaštitu životne sredine je sa svojim budžet od 5,5 milijardi dinara godišnje ukinut zato što su tih 5,5 milijardi dinara trošeni bez ikakve kontrole. Stavljani su klima uređaji po ministarstvima, poklanjano ne znam ni ja šta, gume završavale u Subotici. Zbog nepravilnog ponašanja, neodgovornog ponašanja u ministarstvu i u Fondu za zaštitu životne sredine je ukinuto, a ne zato što nam zaštita životne sredine nije prioritet. Naravno da jeste prioritet, ali ne može da se gleda samo na formu, a da suština, novac, zaštita životne sredine ostane samo na kesama koje su deljene po školama u akciji „Očistimo Srbiju“ Na kraju, još jedna rečenica, pošto je i kolega odužio, da se ne bih javljao ponovo, odgovorna vlast je ona vlast koja shvati problem vodosnabdevanja u Užicu, za koju je trebalo ta lokalna samouprava da misli i 2008, i 2009. i 2010. godine i da uz pomoć svih resursa države Srbije, uz pomoć Vojske Srbije, po hladnom vremenu, po mećavi, po snegu, po mrazu, da izgradi vodovod i da ljudima u Užicu, ali i u svim ostalim krajevima Srbije, omogući normalne uslove za život.

On vas ni u jednom trenutku nije pomenuo.

Gospodine Markoviću, vrlo rado bih vam dao repliku, ali mislim da u govoru gospodina Babića nije ništa negativno bilo upućeno vama.

Pozivam se na član 107, koji govori o dostojanstvu u Narodnoj skupštini i smatram da je pozivanje prethodnog govornika u ovom kontekstu i izvrtanje onoga što sam ja rekao u diskusiji važan deo i moram da objasnim o čemu se radi. Prvo, mislim da je gospodin Babić Gospodine Markoviću, nemojte da zloupotrebljavate Poslovnik. Sami ste rekli da predsedavajući ima mogućnost da proceni da li je u nečijem izlaganju bilo nečeg negativnog. Ja sam već rekao da gospodin Babić u svojoj replici ništa prema vama nije rekao negativno. Obrazložio je i iskoristio mogućnost zato što ste pomenuli njegovo ime i prezime. Ponovo ste sada to uradili. Dali ste mu ponovo mogućnost za repliku. Ja bih vas molio da u ovom trenutku završite vašu diskusiju.

Gospodine predsedavajući, pomenut sam u negativnom kontekstu… u smislu da kao gradonačelnik Užica od 2008. do 2012. godine nisam dovoljno uradio kako bismo sprečili negativne posledice vezano za akumulaciju i zagađenje vode. Gospodine Markoviću, molim vas.

U 2008. godini u aprilu penzije su povećane za 4%, vanredno 10% i u oktobru 4,3%

Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su danas predlozi izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima, državnoj upravi, kao i predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i u državnim organima i javnim službama i ja ću se u svom izlaganju danas fokusirati isključivo i samo na te izmene. Kod izmena i dopuna koje se tiču plata, u pitanju je usaglašavanje sa Zakonom o radu i to u onom delu koji se odnosi na minuli rad. To praktično znači da će državni službenici i nameštenici imati pravo na dodatak na osnovnu platu 0,4% za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira na to u kom su državnom organu bili zaposleni. Druga izmena se odnosi na otpremninu državnom službeniku kome prestaje radni odnos zbog proteka određenog roka od kada je postao neraspoređen. Taj rok je bio šest meseci, sada je smanjen na dva meseca. Što se tiče plata u državnim organima i javnim službama, takođe se radi o usaglašavanju sa Zakonom o radu i pravom na dodatak na osnovnu platu od 0,4% za svaku godinu rada, ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, vrlo je važno, u istoj delatnosti, obuhvaćenoj istim planom mreže, odnosno osnovanog kod istog nivoa vlasti. Dakle, u pitanju je samo usaglašavanje sa Zakonom o radu i samo u delu koji se odnosi na minuli rad. Predlog izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi odnosi se na nekoliko članova koje je trebalo urediti u skladu sa dužnostima i funkcijama u sistemu državne uprave. Svi znamo da je državna uprava deo izvršne vlasti Republike Srbije koja vrši upravne poslove kroz ministarstva, kroz organe uprave u sastavu ministarstava i kroz posebne organizacije koje se inače obrazuju za stručne i sa njima povezane izvršne poslove čija je priroda posla takva da zahteva veću samostalnost u radu i to najčešće preko sekretarijata i zavoda. Ovim izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, tačnije dopunom člana 35. st. 3. i 4, Vlada može postaviti direktora posebne organizacije iz reda nastavnika visokoškolske ustanove na period od pet godina, s tim da direktor posebne organizacije može nastaviti da radi kao nastavnik na toj visokoškolskoj ustanovi. To isto važi i za zamenika direktora posebne organizacije. Druga izmena odnosi se na načelnika upravnog okruga čija se nadležnost do sada ogledala u jednoj koordinativnoj ulozi, odnosno u saradnji sa opštinama i gradovima sa područja tog upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga će sada biti funkcioner. Umesto na pet godina, kao što je bilo do sada, biće postavljen na period od četiri godine. Postavlja ga Vlada, na predlog ministra koji je nadležan za poslove državne uprave i oni će biti imenovani u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Takođe, predviđene su i izmene uslova koji se tiču stručne spreme, a koje državni službenik mora da ispunjava za vođenje upravnog postupka. Do sada su ti uslovi bili visoko stečeno obrazovanje drugog stepena i master studije, a sada zbog obezbeđenja potrebnih kadrovskih kapaciteta i prilagođavanja rešenjima zemalja EU za vođenje upravnog postupka i odlučivanja i pravima i obavezama kako fizičkih, tako i pravnih lica može biti ovlašćen državni službenik koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama od najmanje 180 bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine. Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima su višestruki. Svi su oni proizašli iz potrebe da se preciznije uredi jedan sistem rada organa u javnom sektoru kako bi se ujednačio njihov radnopravni položaj, a istovremeno zbog potrebe unapređenja ukupnog službeničkog sistema neophodno je usklađivanje sa Zakonom o državnoj upravi i sa Zakonom o visokom obrazovanju. Izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima vrši se usklađivanje sa Zakonom o visokom obrazovanju koje se tiče obrazovanja, odnosno uslova za obavljanje određenih poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima, ako i uslova koji se tiču njihovog radnog iskustva. Tako će za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika, samostalnog savetnika i mlađeg savetnika državni službenik morati da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama od najmanje 240 bodova Master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine. Radno iskustvo je u rasponu od tri do sedam godina, zavisno od zvanja državnog službenika. Novina je da se na rad na poslovima usvajanju mlađeg saradnika, državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 bodova, osnovnim strukovnim studijama ili studijama u trajanju do tri godine i završen pripravnički staž i najmanje pet godina radnog staža u državnim organima. Ovim izmenama i dopunama reguliše se i način dostavljanja rešenja državnim službenicima kada službenik ima pravo žalbe na neko rešenje kojim se odlučuje o nekom njegovom pravu. Takođe, predlaže se i jedan drugačiji način oglašavanja javnih konkursa putem internet prezentacije na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, ali se može oglasiti i na oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe je novina postavljanja vršioca dužnosti do imenovanja državnog službenika na položaj. To se vrši na period od šest meseci, bez objavljivanja konkursa internog ili javnog, ali se konkurs mora raspisati u roku od 30 dana od dana imenovanja. Za slučaj da se ne izvrši izbor po konkursu status vršioca dužnosti se produžava najduže tri meseca. Ovim izmenama su precizirani i uslovi koji predstavljaju osnov za razrešenje dužnosti državnih službenika sa položaja predviđeno je stručno usavršavanje državnih službenika, kako opšte tako i posebno predviđeno je ko donosi program stručnog usavršavanja, a ko ga sprovodi. Uvodi se i poseban oblik stručnog usavršavanja putem stažiranja, zatim osposobljavanje pripravnika za samostalan rad i polaganje posebnog stručnog i državnog ispita koji se polaže radi zaposlenja na radnim mestima sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima. Ono što je možda najvažnije jeste da se ovim izmenama obezbeđuje uspostavljanje hijerarhije u postupku utvrđivanja odgovornosti za rad državnih službenika i uvodi se vraćanje primene kodeksa ponašanja državnih službenika i uređuju pravila etičkog ponašanja državnih službenika. Rok za donošenje svih podzakonskih akata koje treba usaglasiti sa ovim zakonom je 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zahvaljujem se gospođo Pribojac. Reč ima narodna poslanica Stefana Miladinović. Po Poslovniku Dejan Nikolić. Izvolite. Predsedavajući, član 27. Ja vas molim, a ja sam siguran da vi to hoćete, da proverite vreme poslaničke grupe. Siguran sam da je ostalo još nekoliko sekundi što će biti dovoljno da kažemo da su ovi zakoni loši, jer umesto profesionalizacije oni produbljuju politizaciju državne uprave. Molim vas proverite vreme DS. Zahvaljujem se gospodine Nikoliću na sugestiji, ali nažalost ne, jer iskorišćeno vreme od osam minuta i 28 sekundi. Zahvaljujem na vašem pokušaju da obrazložite vaše mišljenje. Reč ima narodna poslanica Stefana Miladinović. Hvala gospodine predsedavajući, poštovana ministarko, uvažene kolege narodni poslanici. Pred nama su četiri Predloga izmene i dopune zakona koji se tiču državne uprave, a državna uprava treba da bude najefikasniji deo javne uprave i praktično kičma celog javnog sektora. Državna uprava po zakonu kaže da je deo izvršne vlasti koja vrši upravne poslove u okviru prava i nadležnosti RS i čine je ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava i posebne organizacije, odnosno organi državne uprave koje mogu biti obrazovane isključivo zakonom. Javnosti radi, a to treba ponoviti da državna uprava prema podacima kojima svi mi raspolažemo zapošljavanegde oko 30 hiljada građana. Naime, u državnoj upravi koja je samo deo sektora javnog, koji broji 30 hiljada, dok u celom javnom sektoru prema podacima, takođe nezvaničnim, ima zaposlenih oko 700 hiljada ljudi. Kada se izgovori ova brojka morate imati u vidu da 700 hiljada ljudi radi u sektoru zdravstva, obrazovanja, kulture, da javni sektor čine i pripadnici vojske, policije, bezbednosnih službi, ceo pravosudni sistem, državna uprava, lokalna samouprava, javna preduzeća, javne agencije, kao i regulatorna tela i nezavisne institucije. Ipak, iako se pobroje sve ove institucije i ograni koji broje 700 hiljada ljudi, svakako da privreda RS ne može da nosi na leđima ovoliki javni sektor. Svi smo svesni da u narodu preovladava mišljenje da ceo javni sektor, ne samo da je ogroman, već je neefikasan, konfuzan, da su procedure jako komplikovane. Nažalost, verujem da i kolege iz ministarstva mogu da posvedoče da građani su ti koji misle da državni službenici ne rade ništa, a da primaju platu. Ne kažem da postoje izuzeci, ali većina državnih službenika zaista savesno obavlja svoj posao i prevashodno pored plate motiv jeste to što rade za državu. Činjenica je takođe da nijedan postupak ili problem koji svaki građanin Srbije hoće da reši ne može da reši tako što će se obratiti jednoj adresi. Obično imamo svi problem kada pomislimo da idemo u bilo koju javnu instituciju, da li ćemo dočekati, tj. čuti ovu čuvenu rečenicu – dođite sutra ili fali vam ovaj ili onaj papir. Vidim da po vašoj reakciji ministarka jako ste svesni toga. Javna uprava mora da bude servis građanima i privredi, a državna administracija svakako da bude motivisana da radi i to ne samo primanjima, nego i raznim vidovima nagrada, beneficija, mogućnostima unapređenja znanja i veština, vrednovanju stručne spreme, i samog napredovanja, što ove izmene zakona, kada je u pitanju državna uprava, predviđaju. Suština ovih izmena o državnim službenicima predviđa ujednačavanje ravnopravnog položaja zaposlenih, usklađivanje uslova za obavljanje poslova u okviru zvanja državnih službenika sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju. Uspostavlja se novi sistem stručnog usavršavanja koji podrazumeva obavezu stručnog usavršavanja službenika na osnovu potreba ograna državne uprave, ali i poseban oblik stručnog usavršavanja putem stažiranja, kao i upućivanja na stručno usavršavanje u okviru međunarodne saradnje. Zakon o državnim službenicima uvodi restriktivnije mere koje se tiču razrešenja državnih službenika, tačnije nakon jednog ocenjivanja sa – nezadovoljava, prekida se radni odnos. Ovde bi trebalo imati na umu eventualne zloupotrebe samih rukovodioca jer su sami kriterijumi za ocenjivanje koji su predviđeni uredbom Vlade RS o ocenjivanju državnih službenika zapravo nedovoljno precizne i svakako biće usklađivanja u narednom periodu, ali treba razmisliti o usvajanju nekih novih kriterijuma. Otvoreno pitanje za mene, a koleginica Mirjana Dragaš je ovo pomenula takođe, jeste to stimulisanje odnosno motivisanje službenika za rad u državnim ogranima. Na primer, kakav motiv za ostanak ima državni službenik koji ako sa sedam godina staža može da dostigne najviše zvanje, u ovom slučaju viši savetnik, kakav motiv za rad do punog radnog staža realno može da ima? Može da ima ukoliko je unapređen, odnosno državni službenik na položaju, a složićete se da ne mogu svi državni službenici biti na položaju. Izmene i dopune ovih zakona jesu važan korak u uvođenju reda u državnoj administraciji, ali svesni ste da je državna uprava samo jedan deo sistema i da je neophodna odlučnost i nekada i nepopularne mere da se celokupan javni sektor stavi u jedan precizan i stabilan okvir. U Srbiji još uvek ne postoji jedinstvena baza podataka, ako je tako možemo nazvati, javne uprave koja podrazumeva i državnu upravu i lokalne samouprave, posebne službe Vlade, nezavisna regulatorna tela, sudske organe, obrazovni i zdravstveni sistem i sistem bezbednosti i zato je smatram višestruko potrebnom, a verujem da ćete vi kao resorna ministarska insistirati na tome da se izradi jedna posebna baza podataka, jer postati temelj za oblikovanje i unapređenje efikasnijeg sistema. Mislim da jedino bazom može da se omogući kompletan i jasan uvid u strukturu i nadležnosti svih državnih organa, specifičnosti pojedinih institucija prikazati i broj i položaj službenika, osnovice i koeficijente zarade zaposlenih i prirodu radnih odnosa i staviti tačku na spekulacije o javnom sektoru i priče o eventualnim zloupotrebama. Jedino na ovaj način se može zaključiti da li postoje preklapanja nadležnosti, da li postoje potrebe za eventualnim ukidanjem ili spajanjem određenih institucija i naravno možete svesno i ispravno preraspodeliti radnu snagu. Nadamo se da će pred poslanicima uskoro biti i zakoni koji se odnose na jedinstven sistem zarada svih korisnika javnih sredstava, tačnije svih zaposlenih u javnoj upravi, čime će se nastaviti proces uređenja celokupne javne uprave. Kada su u pitanju ove mere, polazna osnova moraju biti merljivi kriterijumi za vrednovanje kvaliteta rada, uzimajući u obzir sve specifičnosti i samih organa, odnosno institucija, kao i ovlašćenja, odnosno odgovornosti službenika.

Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Poštovani predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama je danas set zakona koji se odnosi na državnu upravu i državne službenike. Prvo na šta želim da ukažem je da je ovaj set zakona usaglašen u stvari sa zakonima koji su ranije doneti i to pre svega sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu i to na onaj deo koji se odnosi na minuli rad, ali i usaglašen sa Zakonom o Vladi i ministarstvima i usaglašen sa Zakonom o visokom obrazovanju. Svakako da ovaj set zakona jeste prvi, mali, ali vrlo značajan korak na putu reforme državne uprave i državne administracije. Ono što kroz predloge zakona o izmenama i dopunama, kako Zakona o državnoj upravi, tako i Zakona o državnim službenicima provejava i što bih ja otprilike stavila kao ključne, to su profesionalizacija rada državne uprave i državnih službenika, zatim povećanje odgovornosti državnih službenika, usavršavanje stručnih službenika. To su otprilike ta tri ključna elementa. Sada ću se malo više fokusirati na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i to upravu na član 17. kojim se dopunjuje član 97, a koji se odnosi na obavezu državnih službenika da se stalno usavršavaju i stiču stalno nova znanja. Naime, moramo da zaboravimo vreme kada nam je bila dovoljna samo diploma da uđemo u državni organ i da na osnovu te diplome čitav radni vek provedemo u tom državnom organu. Diploma je svakako vrlo značajna za dobijanje zaposlenja u državnom organu, ali ona ne može biti trajna i jedino značajna za čitav radni vek. Iz tog razloga upravo ovim zakonom, izmenama i dopunama zakona precizirano je da su državni službenici u obavezi da se stalno stručno usavršavaju, da stalno stiču nove veštine i znanja, a sve naravno u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja usluga, kako građanima, tako i privredi. Naravno, ovim članom zakona 17, 18. kojim se dopunjuje član 97. predviđeno je tačno i po kom programu se stručno usavršavaju državni službenici. To je opšti program koji donosi nadležno ministarstvo uprave i poseban program stručnog usavršavanja koji donosi rukovodilac za svaku godinu. Osim stručnog usavršavanja koje treba da bude stalno, permanentno i u kontinuitetu, predviđen je jedan poseban oblik stručnog usavršavanja koji se odnosi na stažiranje. Takođe, tim zakonskim odredbama predviđeno je, naravno kada je u pitanju stažiranje, između zaposlenog državnog službenika i organizacije iz koje se on upućuje sklapa se ugovor gde se tačno preciziraju prava i obaveze kako državnog organa tako i zaposlenog državnog službenika koji se upućuje na stažiranje, a predviđena je i obaveza državnog službenika da mora da provede dvostruko više vremena od vremena koje je proveo na stažiranju u tom državnom organu ili drugom, odnosno da provede najmanje godinu dana. U protivnom, dužan je jednokratno da vrati sav novčani iznos koji je obezbeđen u budžetu Republike Srbije. Osim stručnog usavršavanja koje treba da bude permanentno i stalno, ovde je vrlo značajno napomenuti da ovaj zakon treba usvojiti i sa finansijskog aspekta, odnosno radi otpočinjanja realizacije Finansijskog sporazuma, koji je Evropska komisija potpisala sa Republikom Srbijom decembra meseca 2012. godine, a koji se odnosi na realizaciju projekta – Podrška daljem unapređenju stručnog usavršavanja državnih službenika. Što se tiče Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, tu bih se fokusirala na tri osnovna segmenta. Prvi segment je povećanje, odnosno poboljšanje kvaliteta rada posebnih organizacija gde je predviđena mogućnost da direktori i zamenici direktora tih posebnih organizacija, koje se najčešće bave jako stručnim poslom, budu profesori sa visokoškolskih, odnosno nastavnici sa visokoškolskih ustanova. Oni se biraju na vremenski period od pet godina. To je značajno sa aspekta poboljšanja kvaliteta rada tih posebnih organizacija. Drugi značajan segment na koji se ove izmene i dopune zakona odnose, to je položaj načelnika upravnog okruga. Oni iz statusa državnih službenika na položaju prelaze u status funkcionera, jer njihova osnovna nadležnost jeste u stvari sprovođenje i realizovanje vladine politike, tako da je to apsolutno u skladu sa nadležnošću koju će oni imati. Načelnici upravnog okruga biće izabrani u roku od 30 dana od dana donošenja zakona i biraju se na vremenski period od četiri godine, za razliku od prethodnog perioda koji je bio pet godina. U ovim izmenama i dopunama zakona takođe se zadnji deo odnosi u stvari na usaglašavanje i sa Zakonom o visokom obrazovanju, ali i sa evropskim zakonima, a to je da državni službenik koji u okviru svojih ovlašćenja ima vođenje upravnog postupka može da bude i državni službenik koji ima završene studije u trajanju do tri godine. Drugim sistematizacijama i drugim pravilnicima može se odrediti da taj stepen stručnog obrazovanja bude i viši. Ono što posebno želim da naglasim je da ovim predlogom zakona, pre svega Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, ostane rok od 90 dana za donošenje podzakonskih akata. Smatram da predviđeno vreme treba ispoštovati, a donošenje podzakonskih akata je i te kako značajno za implementaciju i za realizaciju kompletnog zakona. Srpska napredna stranka naravno da će podržati set ovih zakona, a svoje izlaganje završila bih delom iz ekspozea premijera gospodina Aleksandra Vučića, od 27. aprila ove godine, u kome je rekao da državna administracija mora da bude podrška, a ne prepreka investitorima i privatnicima. Nadam se da državna administracija u daljim koracima zaista će postati prava podrška, kako investitorima, tako privrednicima, ali i građanima. Izvolite gospodine Đukanoviću. Hvala uvaženi predsedavajući. Naravno, nadam se da kada se bude donosio u kompletu, u celini novi zakon da će biti još bolji. Ovde ima jako dobrih rešenja, ima i negde nešto što bih morao pomalo i da vam zamerim, ali nadam se da ćemo u ovoj diskusiji doći do nekih dobrih rešenja i da eventualno se možda nešto i popravi. Nema nikakve dileme da je nama potrebna profesionalnija i bolja državna uprava, ali ono što jeste problem, kada govorimo o opštem i javnom sektoru, mi se često samo orijentišemo, u stvari globalno gledamo čitav javni sektor, nažalost do skoro nam nije urađen ni popis koliko ljudi imamo u javnom sektoru, još uvek nije ni završeno ni ovo što je namereno, ali prošli ministar finansija čini mi se da je rekao tu cifru od skoro 800 hiljada ljudi, što je zaista strašno, što bi za Kinu bilo strašno, a ne za Srbiju. Međutim, ono što se da primetiti uopšte u javnom sektoru, a to je da mi u određenim segmentima imamo potpuni manjak ljudi i to je ono što je nedopustivo. Mi imamo preglomaznu administraciju, potpuno nenormalnu administraciju, nefunkcionalnu u mnogo čemu, a recimo imamo potpuni manjak ljudi u inspekcijama. Na primer, vi imate veliki problem sa poreskom inspekcijom, sa tržišnom inspekcijom, imate sa policijom problema, nemate dovoljno operativnog kadra u policiji koji bi na terenu zaista morao da izvršava određene zadatke. Imate, na primer, neko je zapošljavao u policiji ljudi koliko god hoćete u administraciji ali operativnoj imamo jako mali broj ljudi. Sada kada imate ovaj problem, a to je zabrana zapošljavanja u državnom sektoru, što je uredu, jer više ne može država da izdrži niti privatni sektor može to više da finansira, stvara vam se objektivan problem što u ovim segmentima imate manji broj ljudi. Tu bi moralo nešto da se poboljša ili već da se pronađe neko rešenje, jer ubuduće ćemo imati zaista velikih problema. Posebno sada, recimo, ako država krene sa suzbijanjem sive ekonomije što je svakako nešto što je poželjno. Vi ako nemate dovoljan broj poreskih inspektora pitanje je da li to možete efikasno da završite. Dobro je rešenje ovo vezano za načelnike okruga da sada postoje državni funkcioneri. Zaista bih vas tu zamolio da povedemo računa, danas kako je zamišljen načelnik okruga i kako to danas funkcioniše, moram da priznam da u mnogim okruzima građani nemaju pojma ko im je načelnik okruga. Mi suštinski imamo jednu osobu koju je Vlada izabrala, ona je načelnik okruga, ali pitanje koliko njega i sami predsednici opština pitaju za bilo šta ili gradonačelnici, i koliko on uopšte ima bilo kakav uticaj u tom okrugu, tako da ako već sada prelazi u status državnog funkcionera mislim da bi mu trebalo dati veće nadležnosti i da ima veći autoritet na kraju krajeva, prema ljudima koji su rukovodioci u lokalnim samoupravama, a i naravno da ga građani mnogo bolje upoznaju. Moram da priznam, što se tiče javnog konkursa, ovo je jako dobro rešenje, s tim što je trebalo da ostavite da može da se konkurs oglasi u javnom glasilu. Ne vidim zašto je izbačeno, trebalo bi i to da ostane, zato što pored svih ovih stvari koje su navedene, a to je i portal, internet prezentacija, kadrovske službe, sve to je zaista pohvalno. Pitanje je koliko je ljudi kod nas zaista koristi internet pa neko može samo da kupuje samo dnevne novine. Inače to je vrlo dobro rešenje, s obzirom da imamo sada na više mesta oglas. Često su se tu javljale zloupotrebe, recimo, kod oglašavanja posebno u ovim javnim glasilima zato što ste imali ovakvo rešenje da to ide i u „Službenom glasniku“ ili u nekom od javnih glasila. Naravno, određene firme da bi, jel tako, dnevne novine radile za određenu političku partiju. Onda samo tim dnevnim novinama daju te oglase i onda naravno te dnevne novine dobijaju određene apanaže, ne tako male za to javno oglašavanje. Imamo sada na više mesta javni oglas, ali bi trebalo ostaviti da i u javnom glasilu ljudi kupuju prosto novine, pa ne bi bilo loše da to tako ostane. Što se tiče izbornog postupka tu mi je jedna od zamerki. Dobro je što se uvodi ovo rešenje vezano u izbornom postupku da može i na neki malo neformalan način da se raspitujete o kandidatu.

Znate, hajde da se ne lažemo kod nas se ljudi često igraju Ilije Čvorovića i Balkanskog špijuna, pa onda kažu pokušavaju da nameste onog drugog kandidata, pa kažu – on je pokvaren, on je opljačkao negde nešto. Ako vi na takav način dolazite do određenih informacija, mogu da se jave određene zloupotrebe, pa bi trebalo razmisliti, da li kada se bude donosio novi zakon da ovakvo rešenje se možda poboljša. Za sada ovo nije loše. Naravno da je potrebno da se malo i na neki drugačiji način raspitujete o kandidatima, a ne samo suvoparno kroz biografiju, odnosno kroz CV, ali svakako o ovome bi trebalo voditi računa i biti oprezan da se ne bi javile zloupotrebe. Moram da vas veoma pohvalim zbog ovoga što uvodite da je državni službenik dužan da se usavršava. Znači, ne samo što ima pravo, ali on je dužan i plus rukovodilac je dužan da mu omogući to usavršavanje što je veoma dobro rešenje. Mi smo do sada imali mnogo državnih službenika, funkcionalno potpuno nesposobnih za obavljanje te funkcije i nije ih zanimalo da se dalje usavršavaju. Sada su oni dužni da se usavršavaju i dužan je rukovodilac između ostalog da ih šalje na to usavršavanje što je veoma pohvalno rešenje. Znači, nećete moći čitav život da sedite u administraciji, primate platu, a da ne radite na sebi. Takav nam kadar, naravno, nije potreban s obzirom da i tehnološke inovacije su izuzetne, društvo napreduje, imamo progres u svetu i naravno da morate sve to da pratite i ne možete da se začaurite u vašoj kancelariji i da ne radite ništa. Ono što bih vam zamerio vezano je za član 78. zapravo koji se menja, gde se dodaju neke nove stvari i tu bih vas zamolio da budemo malo oprezni. Mislim da je i koleginica Martinović govorila o tome. Donekle mogu čak i da se složim sa njom, evo iskren da budem, a vezano je za ovo kada može državni službenik da bude razrešen. Zaista nemam ništa protiv, mora o tome da se vodi računa, ali znate kada napišete rečenicu – ako dođe do narušavanja poverene javnosti u taj državni organ. To je zaista malo preširoko, šta to znači ako dođe do nepoverenja javnosti. Znate, može neko da vodi kampanju protiv tog nekog državnog organa i da u medijima svašta pišu o tom državnom organu i svakako da će onda javnost, evo recimo u Skupštinu Srbije, pa do prošle godine, zapravo do pretprošle godine, vi ste imali jedno katastrofalno nepoverenje građana u Skupštinu Srbije. Da li bi zaista svi koji rade u Skupštini Srbije trebali da budu smenjeni ili već na neki način diskreditovani iako je to u mnogo čemu vođena kampanja protiv parlamenta na jedna vrlo neprimeren način. Meni je drago da je prošli predsednik parlamenta, a i sadašnji saziv da su donekle to poverenje građana vratili u parlament, ali moram da priznam da je to daleko od onoga što bi svi mi trebali da očekujemo, da bude to idealno. Naravno, kada imate zbog takve poprilično ružne kampanje koja je vođena protiv ove najvažnije državne institucije u zakonodavnom smislu, onda znate, logično će neko postaviti pitanje – hajde onda sve službenike u Skupštini da smenimo i izbacimo napolje. Znači, tu bi trebalo povesti računa. Zaista je ovo malo preširoko tumačenje. Takođe, čini mi se da se Zaštitniku građana iz ne znam kog razloga daju malo prevelika ovlašćenja. Razumem za ovo rešenje za Agenciju za borbu protiv korupcije. To je potpuno ispravno i Agencija za borbu protiv korupcije ima tu vrstu nadležnosti da procenjuje da li je državni službenik na adekvatan način radio. Ali znate, davati Zaštitniku građana da on daje preporuke, pitanje je koliko je on kompetentan i da li bi on zaista tako nešto da radi. Mislim da bi trebalo ostaviti samo Agenciju za borbu protiv korupcije, a ne i Zaštitnika građana. Ono što zaista još moram da pohvalim to su poseban stručan ispit. Vrlo dobro rešenje koje se ovde uvodi. Zato što mi moramo stalno da imamo i kada imamo ta usavršavanja samih državnih službenika, moraju konstantno da budu spremni da će polagati određeni stručni ispit. Da im to na neki način bude i obaveza da zadrže to radno mesto. Nama je potrebna, kao što sam rekao, daleko efikasnija i bolja državni uprava. Verujem da ćete kroz novi zakon koji budete doneli sve ovo usavršiti.

Pokušaću da dam neki svoj osvrt na predložene zakone današnje. Današnji predlozi zakona, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, predstavljaju nastavak reformskih procesa koja je pokrenula SNS kao nosilac Vlade Republike Srbije. Dobro je što danas imamo ovu raspravu, što imamo raspravu o ovim predlozima, jer oni na kvalitetan način uređuju ovu oblast i daju doprinos u daljoj reformi javne uprave i javnog sektora. Kada kažem reformski procesi, prvenstveno mislim na usaglašavanje ovih predloga zakona sa nedavno usvojenim Zakonom o radu, a Zakon o radu, koji smo usvojili, svakako jeste reformski zakon. Ovi zakoni imaju za cilj prvenstveno podizanje kvaliteta rada, jačanje kapaciteta državne uprave, preciznije regulisanje prava i obaveza državnih službenika, poboljšanje efikasnosti državne uprave i zaposlenih u državnoj upravi, odnosno državnih službenika i nameštenika. Izmene i dopune zakona treba da ubrzaju postupke izbora usavršavanja i ocenjivanja državnih službenika što će se odraziti na njihovu motivaciju, čime bi se dodatno unapredio rad državne uprave, ali i podigla veću odgovornost zaposlenih i državnih službenika. Želeo bih da se pozitivno izrazim prema vašoj konstataciji, gospođo Udovički, da će izmenama ovih zakona rad državne uprave da se profesionalizuje, što se dodatno postiže, ako mogu da primetim, primenom odredbe prema kojoj postavljena lica od sada moraju da budu izabrana na konkursu i to u roku od devet meseci. Uspostavljanjem novog zakonskog okvira uvodi se novina koja predviđa da je poslodavac, odnosno rukovodilac, u ovom slučaju, dužan da omogući stručno usavršavanje državnom službeniku, što se jasno vidi iz člana 17. kojim se menja dosadašnji član 96. koji glasi: „Stručno usavršavanje je pravo i dužnost državnog službenika da stiče znanja i veštine, odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa potrebama državnog organa. Rukovodilac je dužan da državnom službeniku omogući stručno usavršavanje za izvršavanje poslova radnog mesta u skladu sa programima stručnog usavršavanja utvrđenih ovim zakonom“ Dakle, ovo je po meni jedan konkretan benefit koji proizilazi iz ovog predloga zakona. Usvajanjem predloženih rešenja stiču se uslovi za potpuno sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji, ali i Akcionog plana za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji. Pomenuo bih još i da je ovaj zakon polazna osnova za realizaciju Projekta podrške daljem unapređenju stručnog usavršavanja državnih službenika u okviru Programa IPA 2012. godine. Ono što bih želeo još da istaknem jeste da ovaj paket zakona predstavlja samo korak ka sistemskom i sveobuhvatnom regulisanju statusa i prava zaposlenih u državnoj upravi i držanih službenika do donošenja Zakona o platama i ostalih zakona koji će konačno na najbolji način urediti čitavu ovu oblast. Iz svih razloga koje sam naveo, ono što želim da naglasim je da ću podržati ovaj zakon i da ću u Danu za glasanje glasati za usvajanje istog. Izvolite. Poštovana gospođo predsednice, uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, danas razmatramo predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Zakona o državnoj upravi. Jasno je da se sva četiri zakona odnose na rad državne uprave, kao i na prava, dužnosti i status javnih službenika, nameštenika i zaposlenih u javnim službama. Ovi predlozi zakona su uglavnom tehničkih karaktera i predstavljaju intervencije zbog usklađivanja sa novodonetim ili promenjenim postojećim zakonima, kao na primer sa zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ili usklađivanja radi unapređenja pojedinih segmenata funkcionisanja državnih organa i službeničkog sistema. Već je bilo dosta reči o konkretnim promenama i novinama koje donose ovi predlozi zakona, pa se neću zadržavati na tome. Iako su neke kolege konstatovale da nema potrebe u ovom domu govoriti o tome šta je državna uprava i o tome koliki je značaj dobrog funkcionisanja državne uprave, smatram da je ipak potrebno govoriti i o tome. Ja sam u roku završila pravni fakultet i sa 24 godine sam počela da radim u lokalnoj samoupravi gde sam primljena po konkursu bez pripadnosti ijednoj stranci na osnovu svojih karakteristika i kvaliteta. Provela sam u toj državnoj upravi skoro 20 godina na različitim poslovima, naravno, na poslovima diplomiranog pravnika uvek, pri čemu sam često imala kontakt i saradnju i sa državnim organima na različitim nivoima. Onda smo imali i saveznu državu i republičke organe i pokrajinske organe. Organi državne uprave i lokalne samouprave, kao i službenički sistem moraju da budu efikasni, stručni, obrazovani, jer nema uređene, napredne, stabilne, kredibilne države koja može da se razvija bez takve državne uprave i lokalnih samouprave, kao i da bude efikasni servis građani, jer se finansiraju iz poreza koji plaćaju svi ti građani, a i obrazovani su upravo da bi ostvarivali ova dva cilja. Državni organi i službenički sistem od velikog su značaja i rade na rešavanju pitanja i problema građana i pravnih lica, primenjuju propise i treba da ukažu na potrebu promene istih, kao i da pripreme tekstove izmena postojećih propisa ili donošenja novih propisa u skladu sa iskustvima na koja u svom radu naiđu. Ako se ovo nema stalno u vidu državni organi i službenički sistem lako mogu da skliznu u trom, učmao birokratski aparat sa neefikasnim i nepotrebnim administriranjem. Zato ovi predlozi zakona imaju značaj ne po obimu i vrsti promena i novinama koje unose, već po tome što, kako je najavljeno i kako je sama ministarka rekla, predstavljaju početni, inicijalni korak u dugo najavljivanu reformu državne uprave. Reformom državne uprave bavile su se sve vlade od 2000. godine na ovamo. To je komplikovan i dugotrajan proces koji treba da se odvija kontinuirano. Zaista se nadam da su se sada već stekli uslovi da se krene sa temeljnom i korenitom reformom ovog važnog segmenta državnog sistema. Iz tog razloga smatram da je i dobro što se pristupilo izradi akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme državne uprave, jer je Strategija doneta još 2005. godine. Posebno je pohvalno što je akcioni plan stavljen na javnu raspravu u koju mogu se uključe svi zainteresovani činioci i da daju svoja mišljenja, predloge i sugestije. Jedan od velikih problema u realizaciji reforme je činjenica da registar zaposlenih ne obezbeđuje potpune, kvalitetne i pouzdane podatke, što znači da ne raspolažemo bazičnim podacima, a bez funkcionalne analize koja treba da doprinese smanjenju broja radnih mesta, gde je to potrebno, ukidanje nefunkcionalnih i nepotrebnih radnih mesta, ali i povećanje potrebnog broja zaposlenih, sa određenim kvalifikacijama i znanjima, shodno zahtevu za modernizaciju i operativnost, ne može se sprovesti kvalitetna reforma. U svom ekspozeu, predsednik Vlade je najavio da će analiza broja zaposlenih, vodeći računa o merenju učinka zaposlenih, biti završena do novembra 2014. godine, a da će se nakon toga o dinamici i implementaciji u svakom sektoru doneti konkretni planovi i programi. Očekujemo da se uskoro javnosti predstavi i kako je najavljeno propis o strateškim i implementacionim razvojnim dokumentima, osnovama sistema strateškog planiranja u procesu definisanja javnih politika, što je u nadležnosti Republičkog sekretarijata za javne politike. Poseban problem predstavlja broj zaposlenih u javnim preduzećima, ali o tome je govorila moja koleginica Malović i ja ne bih zadržavala kolege poslanike i vas ponovo iznoseći te podatke. Svaki početak je težak. Za dobar početak je potrebno prvo da se prizna da nemamo funkcionalnu državnu upravu koja može da odgovori zahtevima moderne i savremene države, koja može da podrži dalji razvoj poslovnog okruženja, kao i da doprinese privlačenju stranih investicija. Ako smo spremni da to sada priznamo, već imamo dobru početnu poziciju za sprovođenje celovite reforme državne uprave. Moram na kraju da stavim primedbu što su i ovi zakoni stavljeni u proceduru po hitnom postupku, jer smatram da je bilo vremena da se pripreme, da uđu u redovnu proceduru i da je to već postao, na neki način, manir da se zloupotrebljava taj Ustavom predviđen izuzetak kada mogu zakoni da idu po hitnom postupku. Na kraju želim i da istaknem da reforma javne uprave u najvećoj meri zavisi od političke volje onih koji upravljaju državom, da li zaista žele da sprovedu pravu i efikasnu reformu koja će nam stvoriti dobru i stabilnu državnu upravu kao segment cele državne zajednice. Nova demokratska stranka i poslanici iz NDS će podržati sve korake koji budu vodili dobrom sprovođenju ovakve reforme. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem. Znači, završili smo sa listom govornika. Nema više prijavljenih za reč. Pitam sada da li žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa kojima je još ostalo neutrošeno vreme po članu 96. Poslovnika da se jave za reč? Hvala, gospođo predsednice. Uvažena ministarko Udovički, u ovih pet minuta želim samo da pokušam da napravim kakvu-takvu rekapitulaciju onoga što smo rekli i što su bile naše zamerke i pitanja, u nadi da ćemo dobiti određene odgovore. Pre toga, želim da se vama lično izvinim zato što je jedan segment mog izlaganja mogao biti protumačen na vrlo nepovoljan, negativan, čak nepristojan način. Zbog toga želim ovom prilikom javno da vam uputim izvinjenje, ako je to tako doživljeno, jer to zaista nije bila moja namera. Ovde se nalazi nekoliko problema koji po nama predstavljaju ozbiljnu prepreku. Jedan se tiče nejasnoće zašto se neko postavlja na mesto funkcionera, a ne daju mu se ovlašćenja da zaista bude funkcioner, dakle, ili da im damo ovlašćenja da može da bude funkcioner ili da zadržimo da je ta osoba državni službenik na položaju. To je prva stvar. Druga stvar koja se tiče ovih zamerki koje smo izneli, na samu nejasnoću, suviše je široko postavljen princip ocenjivanja i onaj naročito problematičan stav koji se tiče razrešenja, a to je ugrožavanje ugleda ili ugrožavanje tajnosti funkcionisanja određenih državnih organa. To je vrlo široko postavljeno i evo, sada je došao i taj dan u Skupštini Srbije da se kolega Đukanović složio sa mnom i ja sa njim, da ne bude jednosmerno. To pokazuje da je suština u tome da to nije neki opozicioni politički kapric, već zaista predstavlja jedan problem koji može biti podvrgnut ozbiljnim zloupotrebama u našem političkom pravnom životu i životu uprave Republike Srbije. Da bi to izbegli, još jednom apelujem na vas da tu stvar pokušamo preciznije da predstavimo, da amandmani koji su podneti u tom smislu sa svih strana budu ozbiljno razmotreni i da možete, po nama, ove dve nedoslednosti, da kažem greške, pogrešne poteze ili nejasnoće koje se javljaju ispravimo u nekom narednom periodu, jer shvatamo da cela Strategija za reformu državne uprave ne počiva isključivo na ovim promenama zakonima koje vi sada ovde predstavljate, već su oni samo jedan početak. Tu se slažem sa vama. Međutim, ja moram kao čovek koji prati funkcionisanje i pravni promet naših propisa da kažem da smo mi prosto ovde zatrpani silnim najavama od strane ove Vlade da će se nešto popraviti i uvek nam se govori – ovo je sad početak, tek ćemo sad uraditi itd. Molim vas da razmotrite ove primedbe, da razumemo svi da nije stvar u tome što je neko načelnik okruga, da li ga postavlja Vlada. Mi smatramo da to nije dobro, iako je to rađeno i u vreme naše Vlade. Smatramo da ovaj princip treba dodatno demokratizovati i okrenuti ga ka građanima, ali im dati ovlašćenja koja će biti ili izvorna ili oduzeti određena ovlašćenja lokalnih samouprava, pa dati ovim ljudima. To je jedini izvor kompetencije, relevantnosti, uticaja i moći u određenom okrugu. Sve ostalo je samo terminologija i pokušaj prikrivanja i postavljanja na neke lažne osnove da će Vlada suštinski da postavlja ljude po okruzima, davajući im funkcionersku ulogu, a ne dajući im pravno oruđe u ruke da to zaista i budu i da zaista nešto konkretno rade. Slažem sa svim što je rekao kolega oko rada – nerada inspekcijskih službi, nedovoljne kompetentnosti, nedovoljnog broja ljudi, nedovoljnih ovlašćenja. Bez tih stvari ne možemo uvesti red. Uvođenje reda u državnu upravu je uvođenje reda u Srbiju. Ona se proteže od samog temelja naše države. Ako to ne uradimo i ako su nam koraci ovakvi nedorečeno, stidljivi, nesveobuhvatni, onda mislim da smo zapeli već na samom početku. Siguran sam da to nije vaša namera i siguran sam da vi to ne želite, ali sam siguran i da ste svesni da ste u jednoj Vladi koja radi delimično, parcijalno, segmentarno, kampanjski. U toj situaciji se pokriva plaštom najava izuzetno veštog medijskog spina i očekivanja grandioznih poteza čak i od minimalnih koraka koje vi sa punom čašću i odgovornošću preduzimate. To niko neće dovesti u pitanje. Pošto je i kolega rekao, potkrala se jedna mala greška.

Nije bitno za ovu raspravu, ali je bilo tokom današnjeg dana, pa to sad nije ni važno, ali mislim da je mnogo važnije da pokušate vi, ministarka, sad ovu priliku da iskoristite na ove dve, rekao bih, najkrupnije sugestije ili kritike i odgovorite u vremenu koje vam je neograničeno, za razliku od nas.

Izvolite. Ja bih želela da sada iskoristim ovu priliku da zaključim ono što smo čuli u ovoj raspravi, kako bi smo sa što manje nesporazuma i što više jasnih zadataka išli dalje u raspravu kasnije, u razmatranje pojedinačnih članova ovih zakona i definisanje amandmana ukoliko oni budu i u kojoj meri budu potrebni. Prvo bih htela da se saglasim i zahvalim brojnim diskutantima na oceni da je reforma javne uprave zaista neophodna i uslov svih uslova da bi smo se pomerili napred u malo dužem roku. Postoje, naravno, hitna pitanja i bolna pitanja i u sektoru finansija i u sektoru privrede, ali ne može se Srbija pokrenuti u pravcu u kom želi razvijati onako kako zaslužuje njen potencijal i kako zaslužuju njeni građani, i kvalitet njenih građana, ukoliko kvalitet institucija ne bude bolji, a to pre svega, znači da se zaista javna uprava, da tako kažem najjednostavnije, dovede u red. U tom kontekstu, jasno je da i u prošlosti za to nije bilo dovoljno volje, možda ni kapaciteta. Mnoge izmene, mnoge reforme koje jesu donete ostale su na papiru, često pod pritiskom EU, koja pokušava da nam pomogne da se prilagodimo njenim standardima i sada je pred nama jedan zaista veliki i sveobuhvatan zadatak, težak niz i složen, pre svega, posao za koji još uvek pripremamo i naše ministarstvo i druga ministarstva u Vladi ili institucije u centru Vlade, kako bi taj posao mogao zaista da se sprovede. Nije samo reč o promeni regulative, reč je o tome da se zaista moraju menjati strukture na terenu. U tom smislu, ja bih da naglasim, bilo je puno diskusija i još uvek ima zabune oko brojeva, viškova zaposlenih itd, samo da naglasim, 550.000 je javna uprava bez javnih preduzeća, ako dodamo javna preduzeća, to ide preko 750.000. Moguće je da kad budemo imali još bolje evidencije i kada budemo mogli još finije analiziramo, na tome zaista radimo i činjenica je da nam govori nešto o stanju naše uprave što ove brojke nemamo, sa većom sigurnošću i preciznošću, ali važno je da se napravi ta razlika da onih 200.000 razlike nije porast broja u javnoj upravi, već dve različite definicije. Mi ovde govorimo o, u najboljem slučaju, onih 550 a često o samo ispod 30, jedno 28.000 državnih službenika. Priznajem da je to složeno, ali je dobro da znamo da postoji problem sa brojkama, odnosno da imamo više znanja o broju zaposlenih nego što imamo naviku da odgovarajuće poredimo različite kategorije. Bilo je puno reči o tome da je državna uprava, ili javna uprava, ili službenici, da su lenji i da su neuređeni itd. Činjenica je da sistem motivacije i uređivanja ne funkcioniše kako treba, ali ja bih želela i da odam priznanje onoj maloj vojsci vrlo posvećenih i odanih javnih službenika, zahvaljujući kojima, uprkos neuređenosti sistema, mi ipak imamo funkcionalnu državu. I ja po nekad kažem disfunkcionalne, ali verujte mi bila sam na mestima u svetu gde je država disfunkcionalna, i Srbija nije to. Mi moramo da odamo priznanje tim ljudima i naša je dužnost da uredimo sistemtako da možemo da razlikujemo one koji su dobri radnici, posvećeni profesionalci, ljudi koji rade na svom usavršavanju, koji se trude da svakoga građanina isto tretiraju od onih koji zapravo zaista žive komotno i prilično neangažovano na državnim jaslama. To jeste naš cilj u periodu koji dolazi. No, naglašavala sam na početku ove rasprave da ovo nije ta reforma koju najavljujemo. Nju spremamo. Nju nećemo lako spremiti, jer je posao veliki, ali sve što smo danas predložili i sve izmene o kojima smo danas govorili ili su na putu ka toj reformi ili su potrebne da bi sistem, koji je sada tu, bolje funkcionisao.

Ukoliko vi zamrznete i onemogućite protok, legalan protok ljudi, a sa druge strane ne radite dovoljno na njihovom ocenjivanju, ne pozivate ih na odgovornost, izbor biva politizovan i slično, vama profesionalizacija, odnosno otežavanje, da tako kažem, fleksibilnosti u izboru ljudi može ponekada biti ozbiljan neprijatelj prema delotvornosti države. Zbog toga je vrlo važno da na profesionalizaciji radimo postepeno i ruku uz ruku, odnosno rame uz rame sa naporom da podignemo ceo kapacitet da državna služba funkcioniše kako treba. U tom kontekstu hoću da skrenem pažnju na tu neslavnu praksu koja je trajala puno godina, da se na pomoćnička, ali i druga mesta službenika na položaju, postavljaju ljudi bez konkursa i da je, iako je to bilo omogućeno samo prelaznim odredbama, čije se trajanje produžavalo u prethodnoj verziji zakona,možda biojedannačin da se politizuje izbor, ali je bio i odgovor na to da je jako teško preuzeti i voditi i reformisati jednu državnu upravu sa sistemima koji pretpostavljaju da imate dobar konkurs, dobre izbore, dobar način unapređivanja kadrova, objektivno itd, a vi to u stvari nemate. Sada uvodimo jednu meru, a to je mogućnost postavljenja vršioca dužnosti koja priznaje to da vi ne možete odmah imati na mestu izabranog profesionalca onakvog kakav vam treba u trenutku kada se ta potreba stvori u sistemu koji mora sebe da dorađuje. Mislim da je to veliki korak, jer vreme delovanja vršioca dužnosti je ograničeno. Konkurs mora da se otvori posle 30 dana.

Međutim, na kraju tog periodakoji daje potrebnu fleksibilnost dolazi do postavljenja za profesionalnog službenika.

To će da potraje, ali ne beskonačno. Reč je o nečemu za šta mislim da će da da rezultate sa promenama koje očekujemo do kraja ove godine u regulativi. Očekujem promene u rezultatima, u praksi tokom 2015. godine. Ovaj zakon, ovakav kakav je, iako ne donosi ogromne promene, donosi bitan korak i pretpostavke ka profesionalizaciji službe i podizanju njenog kvaliteta. U tom kontekstu bilo je postavljeno pitanje i od sada ću samo da odgovaram na pitanja, da bi bilo dobro da postoji, da se uspostavi trening centar i bilo je postavljeno pitanje, odnosno komentar da je potrebna mogućnost ocenjivanja državnih službenika, ako već pojačamo njihovu odgovornost. Očekujemo i predviđeno je i u Strategiji reforme javne uprave i u Akcionom planu za njeno sprovođenje da se uspostavi jedna vrsta, mi to sada još uvek radno zovemo akademijom za javnu upravu, koja će omogućiti da se ovaj zahtev za kontinuiranim usavršavanjem državnih službenika zaista i sprovede. Nismo to stavili odmah u ove izmene zakona, jer ako želimo da napravimo zaista dobru obuku, a to je najvažnije, kapacitet za dobru obuku usloviće i kvalitet obučavanja i, na kraju, tih službenika. Vrlo je važno da spremimo prvo kapacitet Ministarstva da to sve radi kako treba. Ovo Ministarstvo sada korača ogromnim koracima da se transformiše od jednog, da tako kažem, mirnog regulatora u jednog ne samo regulatora, već i upravljača i nadzornika nad celim sistemom javne uprave.

Znači, da se uskladi formalno sa Zakonom o visokom školstvu. Postoji jedna izmena koja jeste sadržajna, a to je da se stručna osposobljenost službenika koji vrši upravni postupak nešto smanjuje, odnosno zahtev za tim, sa 240 na 180 bodova, uz odgovarajuće iskustvo. Ta mera odražava realnost, činjenicu da u jednom ne malom broju lokalnih samouprava zapravo nije lako naći ljude sa ovim kvalifikacijama da obavljaju poslove koji su neophodni.

Za potrebe tumačenja, da tako kažem, prenošenja minulog rada, poslodavac se ne menja ukoliko se službenik, odnosno zaposleni pomera u okviru iste mreže delatnosti. Znači, ukoliko je reč o bolnicama, bilo da su republičke, ili zdravstvenim centrima na lokalnom nivou, prohodnost za tu potrebu, gde je u stvari zaista važno da ljudi budu motivisani, da se kreću između različitih institucija i na taj način usavršavaju svoje veštine i šire svoje iskustvo, tumačenje je da je isti poslodavac. Znači, između opštinskih uprava isti je poslodavac. Između lokalne uprave i republičke, ne. Znači, opet je to. Konačno pitanje – da li je moguće da nema dovoljno stručnih ljudi, pa da je zato potrebno da omogućimo da za direktora ili zamenika direktora posebne organizacije može da bude i nastavnik visokoškolske ustanove, odgovor je da. Reč je o tome da postoji jedna vrsta znanja koja je dovoljno retka. To su inovativna shvatanja visokoanalitičkog tipa, akademskog tipa, koji su ponekada potrebni u sistemu javne uprave, odnosno državne uprave i to nije česta pojava, ali nema razloga da sebi vezujemo ruke i da ne možemo ta znanja da upotrebljavamo na oba dva mesta. Zatim se postavlja pitanje – ako je tako, zašto samo visokoškolstvo? Zato što je reč o jednoj vrlo specifičnoj vrsti znanja, a zatim teško je zamisliti drugu instituciju u kojoj, odnosno drugi tip institucije u kojima je sasvim sigurno da do konflikta interesa ne može da dođe. Zakon inače omogućava rad državnih službenika do 30% u drugim institucijama i ne postoji problem da tamo gde je to zaista zgodno i potrebno, nekoga ko ima i stiče stručne kvalifikacije u institucijama van državne uprave, angažujemo u državnoj upravi, uz odobrenje, takođe, Agencije za borbu protiv korupcije, ali ovo jeste specijalan tip slučaja koji u stvari nije toliko neuobičajen. Česta je pojava da se kadrovi iz države angažuju i kao predavači i obratno.

Ono je moguće, zakon propisuje gde mora da se oglašava konkurs, a svakako da ukoliko se za tim javi potreba bez obzira na to što to predstavlja dodatne troškove, bi organ koji objavljuje konkurs mogao i da ga objavi u javnom glasilu. Zatim, kada je reč o telefonskom raspitivanju, reč nije o raspitivanju, o kandidatu, već je reč o tome da se telefonom komunicira o toku konkursa. Ovde se radi o jednoj krajnje tehničkoj stvari, a to je da se neki kandidat obavesti o tome da, recimo, nije izabran, od kog trenutka kreće da se računa vreme koje on ima za žalbu. Do sada je činjenica što je moralo to obaveštenje da mu se uruči pismenim putem, moglo da bude razlog za neverovatno dugačko produžavanje te cele procedure konkursa. Opet se vraćam na ono od malopre. Ako učinimo profesionalnost i konkurse nemogućim, odnosno unapređenje kvaliteta državnih službenika putem konkursa toliko otežamo da na kraju rukovodilac nekim organom kome su potrebni državni službenici sa određenim kvalitetima, ne može da na taj način upravlja službom, onda time zapravo pozivamo na to da se zakon ili krši, ili da se zapravo pruža otpor profesionalizaciji. Na ovaj način se smanjuje prostor za tom velikom, da tako kažem, cenom profesionalizacije i ubrzaće se procesi konkursa i mislimo da je to jedna od tih malih izmena koje mogu dosta da znače. Mislim da sam sa ovim odgovorila na sva pitanja i zahvaljujem se veoma na pažnji i diskusiji. Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 3. do 6. dnevnog reda.